Pan kolega Čihák se hlásí? Dobře, děkuji. Pane předsedo volební komise, máte slovo. Je to třetí bod z této série, číslo 195, návrh na volbu člena Rady České televize.

My jsme ve volebním výboru na veřejném slyšení vyslechli 52 kandidátů, z nichž jsme potom vybrali zákonný trojnásobek, tedy 15 kandidátů, volební komisi a Poslanecké sněmovně.

Odpovědný výbor, tedy volební výbor, dne 16. června přijal usnesení číslo 92. Připomenu, že je to usnesení číslo 117, kde volební výbor k dnešku k této volbě postupuje Sněmovně tyto tři kandidáty: Václava Cílka, Martina Doktora a Zdeňka Šarapatku. Volební výbor i volební komise navrhly volbu tajnou. Já poprosím i v tomto případě, pane předsedající, abyste otevřel rozpravu a poté nechal hlasovat o návrhu na tajnou volbu. Otevírám rozpravu. Konstatuji, že nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Kdo je proti? Děkuji vám.